Nikoliv.

To znamená, komerční zásoby ropy u všech těch hlavních hráčů, kteří zde jsou. Pokud to přepočteme a podíváme se, jaké jsou u nás komerční zásoby ropy, tak jenom podotýkám, že jsou u nás dvojnásobné, dvojnásobné v porovnání třeba s Rakouskem nebo se Slovenskem. Co tím fakticky říkáme?

Děkuji za slovo. Víte co?

Takže opravdu, chovejme se odpovědně, chovejme se tak, jak stát má zabezpečovat bezpečnost této země, a pracujme podle těch strategických dokumentů a koncepčních dokumentů tak, jak jsou napsány, a neberme si z nich jaksi jenom to, co se nám hodí. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo.

Nicméně to už je o Správě hmotných rezerv, o komunikaci s těmi komerčními partnery, aby si prostě monitorovala, kolik čeho na tom trhu je potřeba. Děkuji.

Takže to opravdu nejde, nejde za touto organizací, jde to za MPO.

Jestliže se se stávajícím, dejme tomu, pětaosmdesátidenním režimem Správa hmotných rezerv rozhodne, že tolik bude do toho druhu ropy a tolik do toho, tak je to zcela v pořádku. Teď řešíme, jestli alokovat více peněz do něčeho, co není nezbytně nutné.

To znamená, nenuťme dneska investovat stamiliony korun do něčeho, co možná bude prostě navíc, a budeme v příštím roce sedět a budeme to zase prodávat zpátky.